Nicméně ty propočty, které zde jsou, zapomínají na jednu věc, a to je ta věc, že skutečně kraje rozhodnutím státu utrpěly velkou ztrátu, finanční. A já bych rád využil tedy tohoto zákona, který je zde předložen, k tomu, abychom tuto kompenzaci pro kraje hledali třeba i prostřednictvím tohoto zákona, protože rozhodnutí, která se udělala na úrovni celého státu, tedy která jsou dána rozhodnutím vlády momentálně, mají velký dopad na rozpočty v krajích. A já mám tady i nějaké vyčíslení, jak velký dopad to má. Nicméně myslím, že tohle by byla právě ta vhodná část, abychom hledali cestu k tomu, jak to krajům jako takovým kompenzovat. A tady jsem přesvědčený o jedné věci. Jestliže se rozhodnutí udělá na úrovni města, ať si za to rozhodnutí nese tíhu město. Jestli se udělá rozhodnutí na úrovni kraje, ať si tíhu toho rozhodnutí nese kraj. Jestli se rozhodnutí udělá na úrovni státu, tak ať si to rozhodnutí na prvním místě nese kraj (?). A nebráním se tomu, aby veřejné rozpočty na tom spolupracovaly, ale ne aby celou tíži rozhodnutí, které se udělá, např. co se týká slevy jízdenek, tak aby celou tuto tíhu nesly kraje. A já jsem tady v tuto chvíli pro to, abychom skutečně hledali ve prospěch krajů tu cestu.

Samozřejmě že záleží také na tom, jak mají také kraje nastavené smlouvy, veřejnoprávní smlouvy těch dopravců, kteří tam jsou. Není to nic jednoduchého to řešit, protože ty smlouvy jsou nastaveny dlouhodobě. Tedy jestliže na tom jsme jako kraj tak, že ty smlouvy v některých částech Jihomoravského kraje končí, tak se ta smlouva udělá mnohem snadněji než pro někoho, kdo udělal nedávno smlouvu na deset let. Takže tady chci říct, že to bude mít i různý dopad na různé kraje podle toho, jak jsou v tuto chvíli schopny nastavit smlouvy s dodavateli, kteří u nich jezdí. Nicméně nechci teď v tuto chvíli dávat ani žádný návod, jakým způsobem by se krajům dalo pomoci. Na druhou stranu je ale třeba si říci, že máme v rámci každého zákona podle rozhodnutí, které bylo v minulosti, uvádět, jak velký dopad má každé rozhodnutí na rozpočty krajů a obcí.

Myslím proto, že se snažím teď tu debatu převést na řešení toho problému jako takového, nikoliv na meritum toho zákona, který zde v tuto chvíli je. A byl bych velmi rád, abychom to brali velmi vážně. Protože když si vezmu, kraje nemají příliš mnoho pravomocí. Ale jedna z velkých pravomocí, kterou kraje mají, a řekl bych, že po školství je to ta druhá největší, tak je to právě otázka dopravy a v ní ta část dopravní obslužnosti.

Proto prosím, aby to nebylo zamítnuto, abychom měli někde prostor právě pro to řešení problému jako takového, abychom využili tohoto návrhu zákona k tomu, abychom hledali cestu k vylepšení situace v rozpočtu krajů právě v té dopravní oblasti. Děkuji za pozornost. Já také děkuji. Než dám slovo dalším řečníkům, přečtu nějaké omluvenky.

Nyní prosím s faktickou poznámkou pana poslance Kalouska.

Já vám potom přidám ještě minutu. Z 10 na 14 % byla snížená sazba zvýšena v souvislosti s penzijní reformou a ze 14 na 15 % byla zvýšena na tři roky. Z těch třech letech jste udělali jeden furt a penzijní reformu jste zrušili.

To by bylo férové. Takže pokud se podaří přesunout alespoň tu jednu položku té veřejné dopravy, tak to bude aspoň trochu fér. Děkuji. Prosím, pane poslanče. Dámy a pánové, já reaguji na slova pana kolegy Juránka, který uvedl, že opatření centrální vlády např. o slevách ve veřejné dopravě bude mít dopad na rozpočty krajů. No, možná jsem to pochopil špatně, ale já nechápu toto vyjádření. Přece je to tak, že ta sleva je kompenzována státem. Tomu dopravci kompenzuje. Tím pádem pokud tam jezdí víc cestujících, nakonec to ještě pomůže tomu dopravci. Možná jsem to pochopil špatně, ale skutečně nechápu, jaký dopad to má na rozpočet kraje. Konkrétně sleva. Také děkuji.